Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.

Paní ministryně?

Další návrh. Tady z této skupiny nemám.

Je to ve dvou základních variantách.

Paní ministryně?

Kdo je proti?

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Stanovisko výboru je negativní. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Jsou všichni přesvědčeni, že došlo k hlasování o jejich návrzích? Pokud nikdo nic nenamítá, můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.